Já vím, že většina věcí je tady rozhodnuta dopředu. Já tomu zdravotnictví rozumím, dělám ho celý život a dělám ho ve všech oblastech, v oblasti nemocniční, v oblasti ambulantní i v oblasti teoretické. Věřte mi, že není žádný spěch. Já chápu, že každý chce mít jistotu, že to dostane zaplaceno, ale mně stačí, nebo nám za ODS stačí to, že máme ten teoretický příslib ministra, že to řeší a že to chce tímto způsobem řešit. A jediné, co je podstatné, aby toto řešení bylo věcně správně. A znovu říkám, žádné podklady pro to, jak to rozhodnutí bude vypadat, nemáme. Aniž bych chtěl komukoli cokoli podsouvat, jestliže to v této fázi odhlasujeme, už se na tom nic nezmění.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, já nezpochybňuji vaši odbornou erudici. Ale na rozdíl od vás posledních deset let dělám case managera a počítám ekonomické věci. A nevím, jak to je ve fakultních nemocnicích, protože tam se platí nejenom od pojišťovny, ale i z ministerstva, ale ve všech ostatních nemocnicích máte koridor, kdy musíte splnit určitý počet case mixů. Je to číslo, které máte dané a které musíte plnit každý měsíc. Jestliže ho nesplníte, budete třeba na 80 nebo 70 %, což teď je realita, tak ty peníze nedostanete. Takhle to úplně je. Takže si doplňte ekonomický věci.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. My ten zákon jsme připravili takto rychle, abychom zajistili stabilitu českého zdravotnictví. A není to tak, že jsou všichni placeni zálohově.

Takže já si myslím, že skutečně ten zákon je naprosto zásadní, abychom na jeho základě mohli vydat onu tzv. kompenzační vyhlášku.

Takže my nemůžeme čekat do konce roku, protože ty nemocnice pak vyplatí odměny a nedostanou peníze na to? Takže my to skutečně zásadním způsobem potřebujeme nyní schválit, abychom dali zdravotníkům a zdravotnictví stabilitu.

Važte slova. Můžete mít jiný názor, já to plně respektuji.